Jenom doplním omluvy z dnešního jednání.

Pane předsedo, máte slovo.

Tady to stanovisko jasně zaznělo od nás.

Chceme, aby se pokračovalo v práci, v práci, kterou máme jako Sněmovna v kompetenci. Máme tady priority vlády, chceme, aby se jednalo o pracovních věcech.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji pěkně. Další se s přednostním právem hlásil pan předseda Okamura. Pane poslanče, máte slovo.